Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Také byl návrh zamítnut. Další návrh.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl zamítnut. Další návrh. Další návrh je B70 pana kolegy Zbyňka Stanjury. Stanovisko?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Takže můžeme pokračovat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Další návrh je B72 pana kolegy Zbyňka Stanjury. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.